Dalším nákladem bude do budoucna nezastropování maximálního podporovaného množství energie z obnovitelných zdrojů. Hrozí nestabilita kvůli možné přílišné kompenzaci, což je očekávaný výsledek notifikace Evropské unie, a hrozí zbytečné vyplácení dalších miliard korun. Hodně peněz bude stát i rada ERÚ. Náklady na jednoho člena rady se odhadují na 3,2 mil. korun ročně, tedy půjde o navýšení rozpočtu ERÚ o 10 % každý rok. Ministerstvo samo počítá i s dalšími dodatečnými náklady. ERÚ nás v dopise upozornil na to, že pozměňovací návrhy hospodářského výboru, rozpočtového výboru, umožní účelově dělit zejména solární elektrárny na menší subjekty, přičemž budou nadále čerpat plnou podporu, ale vyhnou se placení takzvaného solárního odvodu.

Stále považuji za velké riziko věcná břemena, která nejsou ve skutečnosti vyřešena a v cenách plynu by znamenala zvýšení cen až o 20 %, a to trvale. Další ranou do ceny plynu je omezení síly ERÚ tak, že nebude moci včas a řádně zakročit proti hrozbě krachu NET4GASu. Posledním hřebíčkem do rakve plynárenství pak bude rada ERÚ, která příště nemusí být tak tvrdá jako současné vedení úřadu a může dovolit, abychom velké investice do plynovodů platili my všichni z našich kapes v cenách plynu. Pak se nikdo nebude moci divit, že budou spotřebitelé odpojovat a topit PET láhvemi. Už jenom to mi stačí, abych proti tomuto zákonu protestoval. Děkuji vám všem za pozornost.

Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Urbana. Připraví se po něm pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, já myslím, že je čas, abychom také postupně něco řekli po těch projevech, které tady zazněly. Začnu trošku odlehčením. Skutečně, pan ministr Mládek neřídí ministerstvo práce a obchodu, jak tady jedna kolegyně z hnutí Úsvit říkala.

Podívejte se do stenozáznamu. Žádný takový zákon není. Já na tom chci demonstrovat, jak asi může vypadat kvalita věcného pohledu a obsahu jednotlivých projevů, když tady chybí elementární znalost jednotlivých ministerských resortů. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Já vám řeknu, o co tady skutečně jde, a je mi to líto. Tady jde o boj dvou státních institucí a vy to dobře víte, jako to vím já. Přitom ERÚ z hlediska metodického je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu. To, co se tady odehrává, je svým způsobem nehorázné, co vy se pokoušíte zahalit do vznosných slov o určité nezávislosti. Je to nezávislost, když šéf podřízené instituce mimochodem, je mi to líto, zrovna obviněný šéf stojí na vaší nezávislé tiskové konferenci hnutí Úsvit? No tedy potěš pánbůh, to se máme na co těšit z hlediska nezávislosti a odbornosti Energetického regulačního úřadu. Všechno, co tady čtete, tak kdo se trochu vyzná, tak ví, že to prostě psal drzý tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu, nosí vám to a pokouší se vás to naučit. Tak abychom některé věci uvedli na pravou míru.

Kdybyste nevěděli, co to je, tak já vám to řeknu. To je sdružení, které sdružuje zaměstnavatele České republiky, protože ten zákon je výhodný pro průmysl. Průmysl České republiky je klíčový pro bohatství země, ale také je klíčový pro zaměstnanost, pro to, aby se zvyšovaly sociální příjmy občanů v České republice. Průmysl živí tento národ a jeho podíl na hrubém domácím produktu je zdaleka vyšší, než je průměr v Evropské unii. Ten návrh říká, že průmysl v některých odvětvích by měl díky metodě jističů možnost platit o trochu méně, a vypořádal se tedy se svou konkurencí. Obnovitelné zdroje v Německu, přátelé, neplatí průmysl. To platí občané. Tento zákon říká průmysl může platit o trochu méně a občanům se nezdraží.

Čili někdo bude platit méně, zaplať pánbůh, a zaměstná o to víc lidí, a nikdo nebude platit víc. Ten zákon také navrhuje mnohem větší pravomoci pro spotřebitele, pro domácnosti, pro občany, kteří se mohou chovat trochu sebevědoměji. Ten zákon implementuje některé rozumné věci Evropské unie. Podporují ho proto také odbory v rámci tripartity. Dost nahlas.

No samozřejmě o tu radu.

Přitom je to standardní mechanismus. Dojděte si na stáž na Český telekomunikační úřad a tam se dozvíte odpovědi na všechny vaše otázky. Nebo si dojeďte do kterékoli vyspělé země Evropské unie, kde to tak normálně funguje. Na tom není vůbec nic nenormálního.

Tak tomuhle chcete sloužit a sloužíte?

Ale kdo tomu bude věřit?